Já si myslím, že to prostě není slušné a že ty zákony klidně mohly počkat do úterý příštího týdne.

Oni dneska prostě nemohli, protože nepředpokládali, že ve středu odpoledne se budou brát tyto body. Ta debata se opakuje. Ti svatí obhájci nulové tolerance jako by zapomněli říci já bych je poprosil, aby na mikrofon, já to vím, vyjmenovali ty státy v Evropě, nebo skoro v Evropě, kde je nulová tolerance.

Mají nulovou toleranci, všichni jsou zodpovědní, pohoda. To je to pokrytectví a ta absurdita.

Nejsme horší.

Pan poslanec Juránek já respektuji jeho názor. Jak je to možné? Kdyby platilo, že není žádná nehoda a při povolení by se mohla stát, tak to je pravdivý argument.

Tak tomu nerozumím.

Bohužel.

Děkuji. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil.

Jsme připraveni na hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu do příštího úterý. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 45, přihlášeno 143 poslanců, pro 45, proti 74. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v rozpravě.

Děkuji za slovo.

Ano, a pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Děkuji vám.